Ano, děkuji.

Protože pan ministr financí se přihlásil k naprosté většině věcí, které jsem tady včera říkal a snažil se vysvětlit, proč jsou dobré, od cílového stavu jedné sazby DPH až po snižování těch sazeb a ke spoustě dalších věcí. Takže jsem si skoro říkal, že kdyby pan ministr nebyl politikem, ale zůstal podnikatelem, tak by měl zase koho volit. Ale samozřejmě to se dá napravit a jednou k tomu třeba můžeme dospět. Ale když vystoupil pan ministr Babiš podruhé, tak jsem nabyl dojmu, že mě vůbec neposlouchal, protože pan ministr tady říkal, proč navrhujeme sazby 20 a 14, že by bylo nejlepší, kdyby ta spodní sazba byla 10 %.

Pokud s tímto souhlasíte, není nic jednoduššího než podpořit můj pozměňovací návrh, a jsme tam, kde oba chceme být. Pan předseda Okamura, potom pan ministr financí.

Pánové, buď se někde spolu opijte, nebo si někde dejte přes ústa, ale jednou už si to prosím vyříkejte a pojďme pracovat! Lidé čekají na tyhle ty potřebné zákony, které jim ulehčí často životy. Pojďme prosím pracovat! A u další schůze ušetřete nás této show, kdy se vracíme do minulosti. Moje názory na to znáte. Prosím vás o to oba dva. Děkuji. Pan ministr financí stahuje.

Děkuji, že jste mi to umožnili.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já bych jen krátce zareagoval na to, co tady zaznělo. Je tady několik pozměňovacích návrhů, které se snaží řešit výši DPH, a z úst pana ministra a vicepremiéra tady zaznělo, že náš rozpočet na to není připraven. Což já nevylučuji, nerozporuji, jen bych se chtěl zeptat: Tady k tomuto tvrzení jsou nějaké analýzy, se kterými bychom se mohli seznámit před třetím čtením, abychom posoudili reálnost a věcnost těch pozměňovacích návrhů, které navrhují změnu sazby DPH oproti tomu návrhu, který je základním? Dotaz na pana vicepremiéra, jestli jsou k dispozici nějaké propočty, analýzy, jaké by byly dopady těch pozměňovacích návrhů.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl prostřednictvím předsedy reagovat na pana Kalouska a říct mu, že nikdo neuráží tisíce zaměstnanců na Ministerstvu financí, ale my máme na mysli lidi, které jste tam měl.

To byl člověk, který hrál golf v pracovní době. Takoví lidé nám řídili finance. Evropská komise si stěžovala, že falšoval zprávy do Bruselu. Tyto lidi jste tam měl. Jinak samozřejmě chápeme, že jsou tam tisíce slušných zaměstnanců a rádi s nimi všichni budou spolupracovat. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si tu faktickou prakticky vydyndal.

Jelikož nejsem ekonom, jsem ekonomický amatér, já bych odcitoval člověka, který si myslím, že to renomé má.

Tak to byla poslední faktická.

Ona nebyla jenom recese, pane doktore, ona taky byla dluhová krize státu.

To je velmi úzký a velmi zjednodušený pohled, logicky pohled člověka, který pracuje na Ministerstvu financí a chce něco kritizovat.

Ty analýzy existují. Jsou to otevřené zdroje.

A jistě si spolu se mnou vzpomenete, jak si jednotliví ministři vlády České republiky od pana ministra Babiše odnášeli ty dárky.

To není exaktní záležitost.